Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že v Radě českého rozhlasu je neobsazeno jedno místo. Proběhlo první kolo, v kterém ze tří původních kandidátů do finále do druhého kola postoupili dva, do dnešního, tedy druhého kola, postoupili dva kandidáti, Miroslav Dittrich se 45 hlasy a Božena Jirků s 63 hlasy. A nyní pouze poprosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu. Volby jsou v aktech připraveny. Myslím, že bude stačit, když navrhnu provedení volby 10 minut, to znamená, lístky budeme vydávat do 13 hodin a 5 minut a odpoledne ve 14.30 na začátku odpolední části schůze oznámím výsledek. Děkuji a přerušuji jednání na tajnou volbu.